Vnitřní prostory domácností.

Rozumím tomu, kdyby tam psal služby čištění. Tomu bych rozuměl, ale takhle?

Je tam sedm bodů pevně zařazených.